Je potřeba to těm lidem takto říct.

Ale bohužel se to nestalo.

Já chápu, že vůči tomu můžete mít výhrady, ale prosím pěkně, je potřeba říkat ty věci a argumenty pravdivě.

To tady myslím zaznělo opakovaně a zcela jednoznačně. A samozřejmě budeme to sledovat.

A možná poslední poznámku mi dovolte.

Já myslím, že každý politik, který zažil jednání na mezinárodní úrovni, ví, jak jsou tyto věci složité.

Nebyl tady porušen žádný princip z hlediska procesu, ale bylo nutné takovýmto způsobem postupovat proto, aby se tu dohodu podařilo naplnit.

Děkuji za pozornost. A nyní vystoupí pan místopředseda klubu ANO Richard Brabec.

Prosím, máte slovo. Tak děkuji, tak poděkuji ještě vám, paní místopředsedkyně, za slovo. Ale dovolte mi se jenom krátce vyjádřit k tomu, co tady zaznělo, protože jsem byl také osloven.

A já jsem rád, že to zaznělo. Já mám tu výhodu i nevýhodu, že jsem u těch jednání byl celou dobu.

Vláda samozřejmě jednala v prvé řadě diplomaticky, po diplomatické úrovni. Znovu opakuji, není žádnou radostí, a nebylo to ani pro naši vládu, že se soudíme s Polskem. Je to precedentní jednoznačně a nepřáli jsme si to. Ale byli jsme k tomu donuceni tou situací, když diplomacie bohužel tedy nezabrala, nezabrala odborná jednání a znovu opakuji, v tom dole se těží takřka sto let a ty problémy jsou tam mnoho desítek let.

To je realita. Ten důl bere vodu. Takže naše vláda samozřejmě toho udělala spoustu a díky tomu jsme dneska tam, kde jsme. Respektive jsem přesvědčen, že jsme mohli být dál, nebýt uzavření této dohody. Takže absolutně musím odmítnout to, že Babišova vláda v tomto nekonala. Konala. A nejenom že tedy připravila spoustu technických detailů té smlouvy, kterou potom vy jste převzali. A já zdůrazňuji, mě ta dohoda jako taková, také jí dávám přednost před soudem. To jsme si špatně rozuměli, já také dávám přednost dohodě před soudem, já jenom říkám, že ta dohoda mohla být výhodnější, zdaleka výhodnější pro Českou republiku. Říká se, každá liška chválí svůj ocas.

Protože koalice, ano, převzala tu verzi smlouvy, kdy my jsme měsíce, ten tým skutečně cizeloval ty technické detaily, ale já prostě pořád tvrdím, že v tom absolutním finále a znovu říkám, ta smlouva, respektive rozhodnutí Evropského soudního dvora se očekávalo, jestli se nemýlím, někdy v dubnu, možná květnu.